Takže polovičatost, stojí to na iniciativě orgánu, není to plošné. Náš návrh, který tady je, myslím že asi pátý nebo šestý řadě z naší dílny, celkově desátý v těchto intencích za těch dvacet let, plošný je.

A protože právnická osoba, to už něco je, tak je tam ten limit 30milionový.

My jsme rádi, že vláda udělala aspoň ten polovičatý krok, že se můžeme o tom bavit.

Ne. Podobný zákon tady totiž byl za Masarykovy první republiky. A schválila ho opět divte se polistopadová česká vláda resp. český parlament, tuším, že to byl český ministr financí, který to předkládal. Pouze ten zákon nebyl naplněn, protože došlo k rozpadu federace. Takže jaká komunistická smyšlenka? Za Masaryka ani za Havla komunisté nevládli.

Bodejť by nebyl, když za jeho vlády dvakrát jeho ministři financí toto předkládali. Pokud mě paměť neklame, tak to byli ministři financí Mertlík a dnes člen Bankovní rady, dříve ministr Jiří Rusnok. V těchto intencích. Takže já si myslím, že to stojí za debatu. Věnujme se tomuto tématu a mysleme na to, že paralelně s tímto vládním tiskem je tady i tento tisk. Já vím, že to nedokážete zapomenout, že je z naší dílny, ale berte ho aspoň jako alternativní řešení, které má svou logiku a které může být účinnější.

Já si nejsem jist, jestli to velké zhasnutí se dá takto jednoznačně prokádrovat.

A nechci pokračovat, pak ty vlády byly různé, ale bohužel svým způsobem stejné. Připomínám to, kolegové. Je to jenom obecné připomenutí. V prvním čtení se nevlamuji do konstrukce tohoto zákona. Pouze jsem připomněl, že je konstruován jinak. Že ho považuji sice za krok užitečný, ale pouze poloviční. Takže doufám, že na příští schůzi aspoň předřadíme, nebo možná na této, kdo ví, v opozičním okénku ten náš zákon. A věřím, že ti z vás, kteří teď jsou pro majetkové přiznání, ocení aspoň to, že to je konstruováno použitelným způsobem tak, že to nezabijí hned v prvním čtení. O to mi šlo, proto jsem dneska promluvil. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. A pokud se nikdo další nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Vážený pane předsedo, ani ne tak k vlastnímu zákonu, spíše bych shrnul diskusi. My jsme začali projednávat první čtení 19. 6. minulého roku, jestli se nemýlím. Pak bylo přerušeno do 2. 10., takže po půl roce snad ukončíme první čtení. Chci konstatovat, že byl podán návrh na zamítnutí, takže o tom bychom měli hlasovat. Ano, je to tak. Přednesli ho poslanci Plíšek, Vilímec a Benda. Takže to je to první hlasování, které musíme absolvovat. Prosím o novou registraci.

Můžeme tedy hlasovat. Připomínám, je to návrh na zamítnutí tohoto zákona. Zahajuji hlasování.

Tento návrh nebyl přijat. Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Není tomu tak. Takže budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby garančním výborem byl výbor rozpočtový. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Jenom pro pořádek chci říci, že pan poslanec Benda o tom mluvil v rozpravě. Avizoval podobný návrh. Takže budeme hlasovat o přikázání ústavněprávnímu výboru. Zahajuji hlasování.